Bohatě by tedy stačilo, kdyby v tomto duchu rozpočet navrhovala vláda a pak se snažila o jeho prosazení v Poslanecké sněmovně, vysvětlovala, apelovala na poslance a podobně. Explicitní určení rozpočtu na obranu, předpokládám zejména s využitím kapitoly státního rozpočtu číslo 307 Ministerstvo obrany, je enormní a musí být velmi dobře rozvrženo, aby se ty vyčleněné prostředky a peníze také zvládly smysluplně proinvestovat. Armáda je musí smysluplně pojmout. Zároveň by mělo být řečeno, kde na to Česká republika vezme. I když je to dlouhodobý závazek našeho členství v NATO, prakticky nebyl bohužel naplňován celé roky a deficity státních rozpočtů a rostoucí státní dluh také hovoří jasně proti. Naopak jsou silné důvody pomoci hlavně našim občanům, kterým se propadá životní úroveň, hrozí pády firem, a tedy i růst nezaměstnanosti. V téhle situaci utrácet na obranu tolik, že to Armáda České republiky ani nestihne smysluplně a včas proinvestovat, je plýtvání peněz, samozřejmě daňových poplatníků. Postup by měl být přesně opačný: stanovit si priority, aktualizovat vojenské obranné dokumenty, zjistit, co se dá v daném roce nakoupit a za kolik a až podle toho postavit obranný rozpočet. Armáda by měla dostávat právě tolik, na kolik má připravené a dlouhodobě vysoutěžené strategické a významné akviziční projekty, provádět průběžné modernizace, a nikoliv nakupovat výzbroj pouze ze zahraničí. K tomuto návrhu zákona mám další námitku. Je to tedy i podle mne pokus o nepřímou novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, neboť je snaha obejít rozhodovací legislativní pravomoc Poslanecké sněmovny, a to v otázce každoročního projednávání návrhu státního rozpočtu, tedy aby nebylo možné celkový rozpočet na obranu snížit pod 2 % HDP. Jestli se tak v realitě může stát, to je právně diskutabilní. Kromě ustanovení směřujících k zajištění 2 % HDP na obranu je v novele řada dalších obecných ustanovení, jejichž účel a praktické dopady zatím nejsou zřejmé, a to je i riziko vzhledem k absenci mezirezortního připomínkového řízení.